Abych uvedl nějaká čísla, tak v roce 2013 možnost vrácení spotřební daně na tzv. zelenou naftu využilo 58 procent našich zemědělců, což je asi 13 tisíc zemědělských podnikatelů. Vrácení spotřební daně na zelenou naftu jsme zrušili také proto, že byla zdrojem daňových úniků. Nelze kontrolovat, jestli se ta nafta lije do traktoru, nebo do osobního auta. Pokud dnes novelu schválíme, všechny tyto nevýhody zavedeme znovu. Navíc to bude mít negativní dopad na státní rozpočet ve výši zhruba 1,32 miliardy korun ročně. Já jsem se setkal v minulých dnech a týdnech s celou řadou soukromých zemědělců, kteří mi jasně říkali, že o takovouto politiku státu nestojí. Mnohem raději by byli, kdyby stát nedeformoval trh různými dotacemi a pozitivními diskriminacemi. Dokonce používali věty: Nejlepší dotace by byly žádné dotace. A toto je typ výhody, která je poskytována pouze některým, kteří podnikají v zemědělství, a především těm, kteří jsou větší a nehájí zájmy drobných zemědělců. My bychom měli naslouchat těm, pro které politiku děláme. Měli bychom hájit především zájmy drobných zemědělců, na kterých stojí tradice českého venkova, a měli bychom vytvářet pro ně rovné podmínky tak, aby mohli dobře vykonávat svoji činnost. Tyto parametry předložená novela nesplňuje.